Děkuji panu poslanci i paní ministryni. Děkuji za slovo. Pane nepřítomný ministře zemědělství, protože nemám, jak jinak vás upozornit na fakt, že nejenom že nechodíte do Poslanecké sněmovny a máte, jak jsem zjistil, i horší účast na hlasování, než má sám premiér, také neodpovídáte na ústní, zejména na písemné interpelace.

Nechci ji tady podrobně uvádět, neboť je to opravdu na delší čas než na dvě minuty, které mám vymezeny, a vy jste mi doposud na tuto interpelaci neodpověděl. Proto vás interpeluji v této záležitosti a žádám, abyste dodržoval jednací řád Poslanecké sněmovny. Doufám, že tentokrát už se odpovědi dočkám. Snad, pane poslanče.

Poslední opět pan poslanec Petr Bendl, který bude interpelovat pana ministra dopravy ve věci provinění...

Já jsem před interpelací dal panu ministrovi všechny podklady důležité k odpovědi na tuto interpelaci. Pokud ne, čím byla zrušena.

Prosím, pane ministře, o vaše reakci.

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče Bendle prostřednictvím pana předsedajícího, v úvodu musím zmínit, že pro STK platí jednotná metodika zkoušení brzd schválená Ministerstvem dopravy. Tato metodika je univerzální a týká se plně i zkoušení brzd z vozidel s více poháněnými nápravami.

Krátkodobý pokus, například zapnutí jedné pohonné jednotky, ukáže, zda vozidlo může být vyzkoušeno na válcové zkušebně brzd, nebo ne. Snaha vyjetí vozidla z válců velký pasivní odpor kola atd.

Jsou konstrukce vozidel, které zkoušku na konvenční zařízení brzdném umožňují, jiné ne. Zmiňovaná příloha číslo 3, stejně tak jako zmiňovaný projekt není a nikdy nebyl závazným pro činnost STK, ale slouží jako podklad pro další činnosti v oblasti kontroly brzd.

Veškerá stanoviska, která byla v minulosti v této problematice vydána, byla vytvořena na základě dostupných relevantních informací.

Poslední doplňující otázka dnešního dne.

Když tak si to ještě potvrdím a odpovím vám.

Děkuji přítomným.